Ano, děkuji. K proceduře se ještě vyjádří předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, abychom měli všechny připomínky k proceduře, a pak bychom ji nechali schválit. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

To si rozumíme? Čili nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který znamená, že bychom v usnesení výborů ještě hlasovali každý bod zvlášť. Ano?

Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji. Budeme tedy schvalovat proceduru jako celek, to znamená návrh paní poslankyně Bohdalové ve znění pozměňovacího návrhu pana poslance Stanjury.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat a budeme tedy tímto způsobem postupovat.